Vzpomeňte si na ten krásný československý film Vlak štěstí a naděje. Já se omlouvám, já opravdu nemohu jinak, než to, že jsem potřeboval zdůraznit, proč mě zajímalo stanovisko předsedy vlády, proč mě nezajímalo stanovisko ministra kultury. Pravděpodobně budu muset dokončit tuto interpelaci až v příštím týdnu. Já vám děkuji za respektování času a přerušuji vaši interpelaci včetně odpovědi pana premiéra na ni, protože nám vypršel čas určený pro interpelace premiéra.

Vážené kolegyně a kolegové, nyní bychom se měli věnovat pevně zařazeným bodům, to je 249 a 216.

Odpoledne projednáme bod 260, což jsou ústní interpelace. Přečtu omluvy, které dorazily. Z osobních důvodů se ve čtvrtek 8. září omlouvá pan poslanec Votava.

Dále od 9 do 13 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Pavel Plzák. Eviduji zde jednu přihlášku na změnu programu schůze, kterou má pan poslanec Seďa. Využijete svého přednostního práva, pane předsedo? Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Dovolím si navrhnout dvě změny v pořadu schůze. Ta první se týká bodu 211, sněmovního tisku 564, což je vládní návrh novely zákona o střetu zájmů, abychom ji zařadili pevně na středu 14. září jako první bod.

Prosím, abychom tento bod zařadili na čtvrtek 15. září za pevně zařazené body.

Já vám děkuji. Nyní tedy pan poslanec Seďa. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mi to už docela trapné, ale chci vás požádat o pevné zařazení bodu č. 90

Tím prvním je skutečnost, že jsem třikrát navrhl a Poslanecká sněmovna odsouhlasila pevné zařazení dokončení prvního čtení tohoto tisku, ale na to nikdy z časových důvodů nedošlo. A druhým důvodem je to, že členové Vojenského sdružení rehabilitovaných, kteří ve věku přes 80 let stále čekají na toto spíše morální odškodnění, tak jejich počet se neustále snižuje úmrtím. Předem děkuji za pochopení a za podporu. Já vám děkuji. Prosím. Kolegyně a kolegové, přeji vám dobré dopoledne. Já tu teď před vámi vystoupím vlastně v dvojjediné roli jako zástupce volebního mediálního výboru a poté jako zástupce volební komise a poprosím vás o vyřazení je to víceméně technická záležitost tří bodů z programu schůze.

Ten důvod je jednoduchý. To znamená, nemohli bychom vám předložit zprávu, výbor bude zasedat až za 14 dní. Předpokládáme tedy, že bychom byli připraveni na říjnovou schůzi. A potom jménem volební komise prosím o vyřazení volebního bodu, je tam teď po číslem 223. Je to návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Tady prosím o vyřazení tohoto bodu z důvodu, že po dohodě na žádost kolegů jsem prodloužil lhůtu pro nominaci, pro návrhy, lhůta je do pondělí 26. 9., takže i u tohoto bodu budeme předpokládat, že by volby proběhly až na říjnové schůzi. Vyřadit tedy návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Děkuji za pozornost. Nikoho dalšího nevidím. Jestliže nikdo nenavrhuje změnu pořadu, dám hlasovat o jednotlivých bodech.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to souhlas s ratifikací smlouvy týkající se sportu.

S tímto návrhem byl také vysloven souhlas. Nyní se budeme zabývat návrhem na změnu programu, který přednesl pan poslanec Seďa. Týká se bodu 90, to je odškodnění za ztrátu zaměstnání z politických důvodů. Tento bod by měl být zařazen tento pátek 9. 9. po pevně zařazených bodech.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Dále zde máme tři návrhy pana poslance Kolovratníka na vyřazení bodů.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že byl vysloven souhlas a tento bod byl vyřazen.

Kdo je proti tomuto návrhu?